Vycházím z toho, co si z jednání vlády pamatuji, abych reagoval na diskusi, která zde proběhla. Přirozeně si tu věc ještě ověřím z hlediska vládní legislativy a poskytnu informaci, pravděpodobně předsedovi rozpočtového výboru, kde návrh zákona bude projednáván, tak, aby bylo přesně popsáno, jak k tomu procesu na jednání vlády došlo. Včas oznámil na jednání vlády v souladu se zákonem střet zájmů a rozumím tomu, že nechtěl na vládě uvádět materiál, kde sám předem oznámil existenci střetu zájmů, a z tohoto důvodu požádal ministra zemědělství, aby návrh na jednání vlády odůvodnil. Děkuji. Ano, vidím přihlášky, protože vystoupení předsedy vlády otevřelo znovu rozpravu, kterou jsem předtím ukončil. Budeme nejdříve vypořádávat faktické poznámky: pan poslanec Volný, pan poslanec Petr Fiala, potom s přednostním právem pan zpravodaj.

Pan premiér tady řekl, že mu postup připadá logický. Mám tomu rozumět tak, pane premiére, že pan ministr financí připravil se svým ministerstvem novelu zákona o biopalivech, ve které je ve střetu zájmů?